Děkuji, pane místopředsedo.

Je to ten takzvaný protikuřácký zákon.

My jsme dostali takovou informaci, že o tom v nejbližších měsících Ústavní soud bude rozhodovat. Zatím o tom nerozhodl.

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb by měl přispět mimo jiné ke snížení výskytu kouření mladých lidí, kteří začínají kouřit právě v těchto typech zařízení.

Já se velmi omlouvám, paní poslankyně.

Prosím o klid v Poslanecké sněmovně! se zabývalo i ekonomickými dopady na provozovatele provozoven stravovacích služeb. Za přínos zákazu kouření lze považovat i nižší nemocnost zaměstnanců provozoven, nižší náklady na zajištění vzduchotechniky apod.